Pane předsedající, dobré odpoledne. Děkuji za slovo a předstupuji před vás a před mikrofon s vědomím, že budu přerušen.

Já ale dodržím literu jednacího řádu.

Máme tam ještě druhý, takzvaný technický pilíř, který bude řešit zavádění těch nových technických norem pro takzvanou interoperabilitu železničního prostoru v Evropské unii, a tam je dohoda s Ministerstvem dopravy, že tu druhou technickou část připraví formou vládního návrhu právě až na příští rok, to znamená, v této fázi se bavíme o pilíři tržním.

Pane poslanče, já vás přeruším.

Dobré poledne, dámy a pánové. Já jsem se v zásadě chtěl rozloučit.

Chtěl jsem vám všem poděkovat za spolupráci. Věřím, že to bude dobrá příležitost pokračovat i nadále, protože si myslím, že česká a evropská politika by měly být propojeny. Máme řadu problémů, které trápí naši společnost, ať už jsou to změny klimatu a s tím související sucho, šíření špionážních technologií na internetu a další podobné, které už nelze řešit na úrovni českého národního státu a je třeba to řešit ve větší skupině, a to je právě Evropská unie.